Paní poslankyně, máte slovo.

Máme velkou podporu zdravotních pojišťoven, takže si myslím, že je to výborná věc.

Já sama jsem toho příkladem, nikomu z vás bych to nepřála, ale přežila jsem to, jsem tady, ale následky jsou potom katastrofální. Vlastně nejvíce ohrožené jsou malé děti do jednoho roku, proto jsme teď zvolili očkování pro nejmenší miminka a pan ministr na garančním zdravotním výboru přislíbil, že když se bude novelizovat zákon číslo 48, tak budeme myslet i na děti v dospívajícím věku, které jsou rovněž ohrožená skupina. Takže věřím, že mě všichni podpoříte, děkuji.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Pane ministře, vážená sněmovno, chci jenom pár slov říci k oblasti, které se tento návrh zákona týká, a to je očkování.

Na druhou stranu právě proto, že je důležitá proočkovanost většiny, je důležité velmi citlivě a racionálně povinnost očkování ukládat.

Netrvalo na věcech, které nemají smysl, ale stáli si za svým tam, kde je to důležité z pohledu veřejného zdraví. Zde bych ráda jenom apel vůči panu ministrovi, abychom skutečně v budoucnosti zajistili očkování proti meningokokovi i v té skupině pubescentů, tedy dětí 12 a více let, které jsou také ohroženou skupinou.

Děkuji, pane předsedající. Zase se pokusím být, dámy a pánové, stručný.

Já tím chci říct, že je potřeba hledat jinou cestu, a jsem rád, že se nám daří jiné cesty najít. První z těch jiných cest byla podpora a připuštění toho, že existují komplikace po očkování a že je potřeba odškodnit ty, kteří tyto komplikace měli. Ta druhá cesta je tento zákon a některé pozměňovací návrhy v tomto zákoně, které se skupinou dalších poslanců společně podáváme, a napříč politickými stranami jsme pro ně získali podporu s kolegou Třešňákem, který pak k tomu bude také hovořit.

Zachránilo ne stovky, ne tisíce, ale miliony, miliony lidských životů a pomocí očkování se podařilo vymýtit řadu onemocnění. To znamená, nálepka, která se používá, že někdo zjemňuje, oslabuje pravidla pro očkování, je lichá. Na druhé straně je hloupé a nerozumné popírat, že existují určité kontraindikace očkování, že existují komplikace, které může očkování využívat (?), a že existují často oprávněné obavy rodičů. A naší povinnosti jako lékařů, naší povinností jako poslanců, naší povinností jako politiků je tyto obavy rozptylovat, a ne agresivním přístupem pak hnát tyto lidi do kouta tak, aby se z nich stali odpírači očkování.

Oni věří své hloupé pravdě tak, jak někteří věří tomu, že Země je placatá.